Tvrdím jednoznačně, vážené kolegyně, vážení kolegové, že k tomu unáhlenému podpisu memoranda nebyl a není žádný věcný ani časový důvod. Ten těžař nebo ta firma Geomet má sice průzkumnou licenci, stejně jako desítky dalších firem, ale minimálně čtyři další roky bude řešit další složitá povolování, která navíc budou teprve rozhodovat o tom, zda bude vůbec moct začít těžit, nebo ne. Takže do těžby z toho ložiska Cínovec zbývá minimálně čtyři roky. A v této souvislosti je potřeba se ptát, proč, proč proboha, čtyři nebo dva týdny před volbami dojde k takto zásadnímu podpisu? Protože to, že ta firma má průzkumné licence, to se ví sedm let, vážení. A ten rozruch, a naprosto oprávněně, vyvolal až fakt, že dva týdny před volbami ministr české vlády sám o své vůli podepíše takhle základní dokument, o kterém dnes tvrdí, že vlastně vůbec závazný není a že je úplně v pohodě, ale míra hysterie kolegů ze sociální demokracie potvrzuje, že to asi tak úplně v pohodě nebude.

To je ten rozdílový krok. Protože těch průzkumných licencí jsou stovky za posledních 25 let podle zákona, podle kterého rozhodovaly všechny polistopadové vlády. A nehledejte ten problém, prosím, v úřednících Ministerstva životního prostředí, kteří jenom dodržují platný zákon.

A já o postupu úředníků nepochybuji. Nepochybuji, že byl správný. Ale prosím, neskandalizujte úředníky za to, že postupují podle zákona, když vy jste zcela zbytečně, nesmyslně dva týdny před volbami podepsal takhle zásadní dokument. Děkuji vám za pozornost.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

A lidi mně píšou.

A volali. A říkali: Prosím vás, zastavte sociální demokracii, která se snaží za bílého dne ukrást jedno z našich posledních nerostných bohatství.

Asi pochopíte, že jsem to já ani moji kolegové nemohli nechat jenom tak.

Pan premiér tady o tom hovořil, jedná se asi o zhruba 3 %. A z těchto peněz samozřejmě by se do budoucna daly třeba platit důchody našim důchodcům nebo naše podfinancované školství. Zajímavé je, že vlastně ministerstvo zveřejnilo toto memorandum až na výzvu prezidenta republiky. To tady dneska nezaznělo.

Tento závazek je veřejným příslibem, a pokud by došlo ke změně představ, australské konsorcium by mohlo Českou republiku dokonce zažalovat za zmařenou investici. Ale to už tady opakuji to, co tady zaznělo několikrát.

A to už tady v naší zemi známe.